Protože to, že to bylo na stole v lednu v únoru Evropská unie ve svém reportu psala informaci členským zemím jak se připravit, jaké věci nakupovat, čeho bude nedostatek.

Máte slovo.